Já jsem minule četl článek, že tam někdo kritizoval, když si někdo sežene nějakého odborníka v zahraničí, jaký obrovský problém je udělat ty papíry.

No, takže všechno je skvělé, tripartita. Já jsem se radši na tu tiskovku ani nedíval, a mluvili o úsporném balíčku. Jak by to dopadlo? Domluvili jsme se, že odbory a zaměstnavatelé se pokusí domluvit společně na návrzích úprav ozdravného balíčku a ty pak pošlou prostřednictvím mě koalici na projednání.

Já nevím, jestli to máme, nebo nemáme. Myslím, že je to v kontextu přání asi Evropské unie.